Já ještě jednu takovou reminiscenci a vzpomínku.

A já si myslím, že tady ta debata je trošku o tom, co to znamená pracovat, jestli to znamená osm hodin denně pobývat v práci, nebo to znamená odvést nějakou práci. A odpověď na to asi neexistuje nějaká správná.

Myslím si, že není úplně šťastné, abychom definovali to, čemu vlastně říkáme práce. A úplně se nemůžu ztotožnit s tím, že práce rovná se pobývání někde, na nějakém místě po určitou časovou jednotku, a pokud tam celou tu dobu pobývám, rovná se pracuji. Přeji pěkné poledne. Vaše dvě minuty. Děkuji.

Ono to tak trochu není pravda. Starosta si může zvolit, zdali bude neuvolněným starostou, což máme v zákoně. To znamená, pokud je ten poslanec nebo senátor natolik uvědomělý, myslí to s tou obcí dobře, tak může být klidně dále starostou, může být neuvolněným starostou a ty peníze, které ušetří tím, že bude neuvolněným starostou, může dát na uvolněnou další funkci. To znamená, bude mít svého dalšího uvolněného místostarostu, člověka, který je uvolněn z práce, stará se o tu obec, zastupuje ho v době, kdy je třeba v Poslanecké sněmovně nebo v Senátu, a ta obec získá další placenou, plně placenou funkci navíc. To je ten neuvolněný starosta. A tento návrh de facto vlastně říká, že platy všech uvolněných starostů, kteří budou poslanci a senátory, budou na stejné výši, nebo podobné výši, jako pokud si zvolí to, že budou neuvolněným starostou. A nyní dvě faktické poznámky. Jako první požádám o vystoupení pana poslance Ivana Adamce a připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, hovoří se mi těžce k tomuto tématu. Jsem ve střetu zájmů. Jsem starosta šesté volební období. Všechny volby jsem vyhrál i absolutním počtem hlasů. Ale to jsem nechtěl říct. To musí určit zastupitelstvo. Já jsem neuvolněným starostou. Říkám to znovu. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní paní poslankyně Jana Černochová. Děkuji, pane místopředsedo. I já jsem ve střetu zájmů, protože jsem působila dvě volební období jako místostarostka, a teď, pokud mě v pondělí zvolí zastupitelstvo, tak vstoupím do čtvrtého funkčního období jako starostka. Víte, možná je to neznalost pirátů, neznalost, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ale i neuvolněný starosta pobírá plat. Ten plat je o něco málo nižší než plat uvolněného starosty. A víte, co je největší paradox? Že pokud projde tento návrh, tak neuvolněný starosta bude mít vyšší plat než ten uvolněný. Takže na co si to tady hrajeme? A můžete mi prosím odpovědět na otázku mého předřečníka pana poslance Munzara, jak je to s těmi evropskými poslanci? Proč ti tam nejsou? Děkuji. A mám tady dvě faktické. Prosím. Já si dovolím v tuto chvíli reagovat na paní Černochovou vaším prostřednictvím. Samozřejmě starosta, místostarosta může být neuvolněným. Musí to schválit zastupitelstvo. Ale musí to schválit to zastupitelstvo. Pokud bude schválen tento návrh zákona, tak od prvního dne, když se hejtman, starosta, uvolněný zastupitel stane poslancem, tak od té chvíle bere pouze 0,4násobek uvolněného zastupitele. To je samozřejmě legitimní. Pokud to bude propuštěno do druhého čtení, tak samozřejmě i o této výši se jistě ta diskuse povede. Děkuji vám.

Děkuji za slovo.

Co se europoslanců týče, já to klidně navrhnu ve druhém čtení. Myslím, že náš původní pirátský návrh tyto funkce také zahrnoval. Bohužel to tady kolegům vypadlo. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla jsem tedy poprosit, aby navrhovatelé potvrdili, jestli to vypadlo a proč to vypadlo.

Jak jsou tady řešeny úvazky na vysokých školách?

Tak jak je to tedy u nich? Pokud se tady máme chovat všichni jako poslední spravedliví, tak buďme poslední spravedliví, ale vůči všem. Děkuji. Další faktickou tady nemám.

Předseda klubu Pirátů, prosím. Děkuji za slovo. Takže o čem se tady bavíme? Bavíme se tady o tom, že jeden politik nebude mít dvě odměny za plný úvazek. Bude mít pouhých 140 %. 140 %, nikoli 200 %.

Takhle poznáte vůli voličů. Samozřejmě někde se to tam zmíní, ale není to řekněme věc, která by byla vždycky předem daná, protože tady máme i politiky, kteří se do té funkce, do uvolněné funkce, aby brali další plat, přihlásí po těch volbách. Takže i takhle to funguje.